Tuto cestu se podařilo opustit, takže zůstaneme u stavu, který máme teď, kdy máme senátní obvody vymezené prostým zákonem, který je třeba občas měnit, a je potřeba ho měnit tak, aby bylo dosaženo toho, že princip rovného volebního práva pro všechny občany v této zemi zůstane zachován, to znamená, že nebudou senátní obvody, kde je o třetinu více nebo méně voličů než v jiných senátních obvodech, to znamená, že by docházelo k zásadní nerovnosti hlasů. Nakonec byla shoda na tom, že tedy ty senátní obvody budeme přepočítávat zhruba jednou za 12 let. Po 12 letech, jestli tady ještě někteří z nás budou, se můžeme podívat na to, jak se demografické údaje v naší zemi posunuly a jak je potřeba upravit obvody tak, aby byla zachována rovnost hlasů pro všechny naše občany. Tuto změnu velice vítám. Vítám, že se nakonec dosáhlo této shody, věřím, že bude schválená.

Do podrobné rozpravy?

Tak, prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, dostáváme se k tomu velmi pozdě. Jsem opravdu zvědav, jestli se podaří do voleb schválit tyto změny ústavy i v Senátu, nicméně s nimi vnitřně souhlasím. Myslím si, že původní koncepce, která byla předložena, že budeme fixovat volební obvody přímo v ústavě, byla velmi nešťastná, dokonce s potenciálem velkých problémů mezi oběma komorami.

Pokládám za nešťastné a nekoncepční, aby se zasahovalo do prodlužování období rozpuštění Poslanecké sněmovny. Vím, že to je vždycky poměrně krizová situace, a nemyslím si, že se krizové situace v zemi mají protahovat.

Nyní se podívám, zdali ještě někdo do obecné rozpravy? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj taky nemá zájem.

Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručný.

Tam máme ty volební systémy popsány až ve volebních zákonech, kde je tedy i popsán ten volební systém nebo zakotven ten volební systém pro prezidenta republiky.

Tak prosím, máte slovo.

Prosím, máte slovo.

Končím podrobnou rozpravu. Pan zpravodaj? Pan ministr? Zájem není.